Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Václava Klučku. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Není tomu tak.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 36. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce.

Předseda výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula požádal o vyřazení bodů 6 a 163.

Dovolte mi ještě jednu informaci předtím, než dám slovo dalším přihlášeným, a to je informace, která se týká návrhů vrácených Poslanecké sněmovně Senátem Parlamentu České republiky.

Jde jenom o zařazení do schůze vzhledem k ústavní povinnosti na nejbližší schůzi zařadit zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně.